Ještě dodatečně přišly další omluvy.

Upozorňuji na to, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím. Dnešní jednání zahájíme bodem 316, odpověďmi členů vlády na písemné interpelace.